Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Nepadl ani návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty? Není tomu tak. Lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím tento bod.